Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážení dva přítomní ministři na interpelacích. Já myslím, že je potřeba vzkázat panu místopředsedovi KDUČSL a ministru zemědělství v jedné osobě, že té interpelaci stejně neuteče. Za druhé. Už byste panu ministrovi opravdu měli vysvětlit, že neúčasti na jednání Poslanecké sněmovny, neúčasti na jednání Rady ministrů zemědělství Evropské unie jsou fatálním oslabováním České pozice v Evropské unii v oblasti zemědělské politiky a neúčasti na interpelacích a neúčasti na jednání zemědělského výboru, kde se projednávají často materiály, které jsou opravdu významně o budoucnosti českého zemědělství, jsou, řeknu, fatálním ne nechozením do práce, ale opravdu opouštěním diskuse, ve které máme dojít k tomu, jak dál v českém zemědělství.

Vidím přihlášku pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, interpelujícího poslance. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já mám několik možností.

Jinak samozřejmě jste mohl navrhnout rovnou její zamítnutí a tam já bych vás odhlásil z vlastní vůle, protože to je otázka trochu jiná.

Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a tuto interpelaci budeme projednávat na následující řádné schůzi Poslanecké sněmovny.

Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se hlásí jako první pan poslanec Zbyněk Stanjura. Ano, hlásí se. Pan ministr dopravy je přítomen, můžeme interpelaci bez problémů projednat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dneska máme samé speciální případy.

Můžeme mít různé politické pohledy, můžeme různě interpretovat informace či data, která dostaneme, můžeme se o to přijít, ale nenuťte mě, abych psal podle zákona 106 a pak se soudil a vyžadoval informace.

Rovnou avizuji, že vyslovuji nesouhlas, protože jsem nedostal zhruba polovinu odpovědí. Já se budu věnovat v této chvíli krátce první části a potom podrobněji druhé části, kde jsem se odpovědi nedočkal. Já jsem se ptal, jak tato vláda bude pokračovat v otevírání trhu osobní železniční dopravy.

Takže jedna věc je vždycky proklamace, tisková zpráva, jak vláda pokračuje, a původně přijatý harmonogram se neustále odkládá. Abych byl spravedlivý k panu ministru Ťokovi, není první ministr, už dva jeho předchůdci ve vládě odložili harmonogram. Já nezpochybňuji a jsem si toho vědom, a to není nová informace, že evropské směrnice a zákony umožňují i přímé zadání.

Nicméně jsem přesvědčen, že pro kvalitu cestování, pro lepší služby, pro cestující na dráze a také pro lepší ceny, pro lepší, otevřenější konkurenční boj jsou lepší cestou otevřená výběrová řízení, která by nenahrávala ani Českým dráhám, ale ani soukromým dopravcům. Myslím si, že se máme snažit. Já jsem v té interpelaci popsal vlastní zkušenost.